Řekněte to tady na mikrofon.

No, člověk by měl odpovídat na dotazy. Já rád odpovím.

A tím pádem jsem členem výboru společnosti gastrointestinální onkologie.

Možná by bylo dobré si o těch lidech něco zjistit, než je začnete kritizovat, kdokoli v této Sněmovně. Mimo jiné jsem také zakládal Evropskou společnost intervenční onkologie ECIO. A pane premiére, dovolím si vás poslat na knížku, která nám teď bude vycházet. Autoři jsou profesor Zaoral, profesor Ryska a další odborníci včetně mě. Budu velmi rád, když se zúčastníte slavnostního křtění této knihy.

Opravdu si myslím, že o onkologii toho vím hodně.

Snažím se každé pondělí pro to vyčlenit čas, a když nemám, tak se připravuji přes neděli a posílám ta data. Rád kdykoli pacientům, kteří mají onkologické onemocnění, pomohu. Screening onkologických onemocnění je samozřejmě důležitá věc a já nezpochybňuji, ba naopak, budu velmi rád, když napříč politickým spektrem podpoříme další rozvoj komplexních onkologických center, ale tak, aby péče pro pacienty byla dostupná v celé České republice a aby za péčí nemuseli jezdit do nějakého centra, protože u screeningu toto není nutné.

Takže ještě jednou, tato diskuse není o obsahu té brožury, ale o jejím zneužití k masivní propagaci jednoho konkrétního kandidáta před volbami.

Těm šlo o dobrou věc. Naopak jste nám neřekl to podstatné: kdo rozhodl o tom, že má být brožura v této podobě vydána, a zda to bylo na základě vašeho pokynu, či pokynu vašich lidí. Bylo by naprosto fér od vás, kdybyste sem před nás poslance přišel a vystoupil s tím, že jste se prostě chtěl zviditelnit na prevenci rakoviny, která vás zajímá, a bylo vám líto to platit z vlastních peněz. Takže ptal jste se, jestli chceme, aby ta brožura byla v této podobě rozesílána. Já vám říkám svůj názor. Já chci, abyste vrátil do českého zdravotnictví ty peníze, za které jste si tu kampaň udělal, a poslal lidem bez zbytečného prodlení apolitickou brožuru. To je to, co myslím, že tady chce drtivá většina lidí.